Jinými slovy, je z toho evidentní evidentní že ten pokles nekopíruje poklesy v jiných segmentech ve vztahu ke spotřebiteli. To znamená, že energošmejdi působí velmi aktivně.

Zjištění dodavatele 27 %, zprostředkovatele přímo 19 %, změna dodavatele 11 %, to je 57 % všech podání se týká zprostředkovatelů.

Připomnělo mi to tu situaci, která tady proběhla minulý týden. Pokud jde o samotnou normu, tak připomenu, že energetický zákon byl novelizován 24krát.

Těm se věnovat v tuto chvíli obšírněji nebudu, protože je popsal pan ministr. Tam bych to shrnul na definování smluv na 36 měsíců, omezení plných mocí na 12 měsíců, možnost je kdykoliv vypovědět, definování zprostředkovatele tedy co má umět, jak se má chovat, co všechno a v čem má informovat ty zákazníky a povinný registr těchto zprostředkovatelů na Energetickém regulačním úřadu.

Jako příklad dávám přechodné období, které právě řeší ty plné moci nejenom do budoucna, ale v zásadě vlastně nepřímo i retroaktivně.

Cílem je tedy větší ochrana spotřebitele, ukončení fungování těchto energošmejdů.

Já jsem to zkrátil maximálně, jak jsem mohl. Věřím, že v těch dalších čteních můžeme jít do nějakého většího detailu, ale v tomto bodě očekávám konsenzuální souhlas celé Poslanecké sněmovny. Děkuji za vaši pozornost.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 Budeme pokračovat.

Páni ministři, paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Proto výčet těch věcí, které tady padly.

Takže za to děkuji.

Takže kolegyním a kolegům děkuji.

Nemám žádnou písemnou přihlášku, ale eviduji tedy přihlášku pana zpravodaje, který v rozpravě navrhne ono zkrácení lhůty. Ale je to třeba říct v rozpravě.

Ale to je třeba přednést v rozpravě, nikoliv ve zpravodajské zprávě.

Jsou tam pozměňovací návrhy. Myslím, že jsme to probrali zleva, zprava. Tak jenom...

Pane ministře? Pane zpravodaji? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Rozhodneme tedy v hlasování číslo 156.